Proč o tom hovořím? Toto nové opatření EU je to zároveň i název toho bodu výrazně prodraží průmyslovou výrobu, dopravu, energie, vytápění, výstavbu a nemovitosti v České republice.

Naprosto absurdní je skutečnost, že europoslanci ještě následně podpořili vytvoření takzvaného Sociálního klimatického fondu, který má ochránit domácnosti a podnikatele před vysokými cenami energií a náklady na dopravu vyvolanými právě zpřísněním systému emisních povolenek, který ti samí poslanci schválili krátce předtím.

Hlasovali pro to samozřejmě europoslanci Fialovy vládní pětikoalice.

Takže tady přesně vidíme, kdo za koho kope.

To je neuvěřitelné, co tady předvádí Evropská unie.

To je z mé strany všechno. Pane předsedo, děkuji.

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, můj předřečník většinu bodů, o kterých jsem chtěl tady hovořit a navrhnout, již navrhl. Já se vrátím tedy k jednomu bodu, který budu chtít navrhovat, a to je Konsolidační balíček. Jsem přesvědčen o tom, že o této věci musíme mluvit. To, proč tady dneska stojím, nejsou žádné obstrukce.

Je důležité říct, že Česká republika opravdu nějakou reformu potřebuje, protože stav veřejných rozpočtů a veřejných financí je katastrofální a v budoucnu nám hrozí velké ekonomické problémy. Pokud by se nic nestalo, tak by to samozřejmě došlo do špatných konců. Ale když tato vláda řekla, že udělá nějakou reformu veřejných financí, že udělá konsolidaci veřejných financí, tak jsem si opravdu nepředstavoval, že to půjde takovým způsobem. Na jednu stranu se musím vrátit k tomu, že stav ekonomiky České republiky je velmi špatný. Neúnosně se prohlubuje deficit státního rozpočtu. Ten skončil v letošním březnu ve schodku 166,2 miliardy korun, což je vůbec nejhorší výsledek prvního čtvrtletí od vzniku České republiky. Strukturu a parametry státního rozpočtu hnutí SPD dlouhodobě kritizuje a jeho výrazné nedostatky konstatuje mimo jiné ve svých výročních zprávách i Nejvyšší kontrolní úřad. Vláda nedělala více než jeden rok od nástupu energetické a potravinové krize vůbec nic, čímž dopustila astronomickou inflaci, podpořila její růst a poté přišla až minulý týden s takzvaným konsolidačním ozdravným balíčkem, v němž představila své návrhy řešení, a to převážně zvyšováním daní a takzvanou důchodovou reformou. Podle vlády má výrazné zvýšení daní příští rok přinést do rozpočtu 31 miliard a další rok 70 miliard korun.

Všude to říkali.